Jestli chceme bojovat s evropskými dotacemi, tak snižujme objem. Když nebudou žádné, tak nebudou žádné problémy v dotacích. Naším dlouhodobým cílem je eliminovat dotace, ať už národní, to máme ve svých rukou, anebo ty evropské po dohodě s partnery.

Polovina problémů by odpadla, polovina projektů by odpadla.

To má přece nějakou logiku. A neříkejte takové nehoráznosti, že nám nevadí, že se něco rozkrádá.

Tak až to řekneme, tak nás za to kritizujte. My si myslíme pravý opak a cestou je snižování objemu dotací na všech úrovních veřejné správy. Čím méně těch dotací bude, tím méně možných podvodů, zlodějen atd.

Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty.